Děkuji.

Ano, děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Kotta.

Prosím tedy stanovisko k pozměňovacímu návrhu. Pane zpravodaji? Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. O všech návrzích bylo hlasováno, pane zpravodaji, je to tak? Proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.